Ta dohoda byla učiněna ještě před ustavující schůzí Poslanecké sněmovny.

Takže tady byla vládní strana, byla tady kvaziopozice, která umožnila vládě vládnout, a pak tady byla skutečná opozice. A bylo to přiznané, bylo to deklarované.

A nabízím tady srovnání se Spolkovou republikou Německo.

Takže jednání pokračují. Nemohou jinak, protože mají ve Spolkové republice Německo demokratickou ústavu.

To znamená, oni říkají: No a co? Tak prostě tady bude vládnout vláda bez důvěry. Několik měsíců, možná několik let podle toho, jak to půjde. Tenhle přístup někteří politologové i ústavní právníci nazývají ústavním pučem. Já nechci být tak ostrý, ale chci v každém případě říct, že když tenhle postup připustíme, tak budeme absolutně rezignovat na jednu z hlavních ústavních rolí Poslanecké sněmovny, a sice na kontrolní roli Sněmovny, které se vláda České republiky zodpovídá. Protože za předpokladu, že nám bude vládnout vláda jednobarevná, vláda, která obsadí všechny výkonné segmenty moci, včetně tajných služeb a nebude příliš aspirovat na to, aby získala naši důvěru, tak my nemáme ani žádný kontrolní instrument. Protože to, na čem stojí a padá vztah Poslanecké sněmovny a vlády, je neustálá hrozba, že pokud se vláda bude chovat tak, jak se nám nebude líbit, tak jí vyslovíme nedůvěru.

Takže nebudeme tou Ústavou určeným kontrolním orgánem vlády, ale budeme jenom dobře placenou stafáží nekontrolovatelné moci.

Pan předseda Michálek před volbou předsedy mandátového a imunitního výboru tady pronesl několik vět, které mě velmi oslovily. Dovolte, abych ho citoval.

Teď tedy nadejde ono zásadní hlasování, říká pan předseda Michálek, kde uvidíme, které politické strany tvoří ten blok, které strany té vládnoucí koalice si dosadí toho svého předsedu mandátového a imunitního výboru.

Víte, on předseda Poslanecké sněmovny má neskonale větší individuální pravomoci, pro vládu neskonale důležitější, než má nějaký předseda mandátového a imunitního výboru.

Protože tam to tu vládu příliš neohrožuje.